Tak jenom bych moc prosila, aby se to zvážilo, a samozřejmě na ten Národní plán obnovy jste mi neodpověděl. Ano, děkuji. Faktickou? Vzhledem k tomu, že největším problémem vzhledem k existujícímu programu Výstavba byly limity nároků, co je definováno jako sociální bydlení, a vlastně to čerpání bylo velmi nízké, my v těch dvou nových výzvách, ony budou i inkluzivní, takže jestli někdo měl nastaven program na takzvané sociální bydlení, předpokládám, že do těch podmínek, které jsou v jistém směru volnější, neboť a já věřím, že ta notifikace bude v pořádku, protože další státy v Evropě staví takzvané dostupné bydlení, affordable housing, není to to čistě sociální bydlení, související sociální prací k tomu, takže rozhodně nikdo nevyhodí ty projekty do koše nebo nebude je muset předělávat tak, že by podmínky byly výrazně jiné, neboť ty programy budou ze svého pohledu jednodušší, což by mělo zvýšit atraktivitu. A pak samozřejmě jakékoliv peníze budou k dispozici.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana navrhovatele, ani paní zpravodajky, dobrá, přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Předpokládám, že ani v tuto chvíli není zájem o závěrečná slova, a přejdeme k hlasování.